Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych představila první ze série návrhů z dílny Ministerstva spravedlnosti.

Kromě toho první návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a samozřejmě další související zákony splní i naše závazky v oblasti implementace evropského práva a současně korespondují ustanovením § 88b až o, kde pro účely tuzemské právní úpravy již máme sérii předběžných opatření, jejichž hlavním smyslem a posláním je chránit hlavně oběť trestného činu před případnými dalšími možnými ataky trestně stíhaných osob, resp. pachatelů.

Konkrétně jde o implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99 ze dne 13. prosince 2011 o evropském ochranném příkazu. Cílem je stejně jako v tuzemské právní úpravě zajistit přeshraniční ochranu obětí trestné činnosti a osob blízkých oběti Poprosím ctěnou Sněmovnu o ztišení. Paní ministryně nemá tak silný hlas, aby vás překřičela, a navíc je to dáma. Děkuji, pane místopředsedo. Citovaná směrnice upravuje novou formu justiční spolupráce, jež umožňuje, aby v případě, že v jednom členském státu EU, čili včetně ČR, bylo vydáno opatření na ochranu oběti trestné činnosti, které má zamezit jakékoliv formě obtěžování, únosu, nebezpečnému pronásledování a jiným formám nepřímého nátlaku ze strany pachatele trestného činu, a tato oběť se přestěhuje nebo delší dobu se zdržuje v jiném členském státu EU, i stačí úmysl se tam zdržovat, aby mohla požádat o vydání evropského ochranného příkazu, na základě kterého je povinen potom ten členský stát jí zajistit stejnou ochranu jako v tuzemsku, čili u nás, jak jsem citovala, podle trestního řádu formou předběžných opatření. V ČR bude moci být vydán evropský ochranný příkaz především, čili nejenom výlučně, na základě předběžného opatření zákazu styku s určitými osobami, předběžného opatření zákazu vstupu do obydlí, předběžného opatření zákazu zdržovat se na konkrétně vymezeném místě, rozhodnutí také o odklonech, rozhodnutí ukládajících tresty nebo přiměřené povinnosti či opatření a rozhodnutí, která jsou přijímána v rámci vykonávacího řízení, pokud v rámci těchto rozhodnutí bude ukládán nějaký zákaz předvídaný evropskou směrnicí.

Děkuji za vaši pozornost. Děkuji, paní ministryně.

Pan poslanec Chvojka asi pana poslance zastoupí, pokud nemá proti nikdo žádnou námitku.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče.

Prosím o propuštění do dalšího čtení. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Ptám se na závěrečná slova paní ministryně, případně pana zpravodaje. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru. Není tomu tak. Budeme tedy hlasovat. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru? Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Paní ministryně nechce zpochybnit hlasování? Konstatuji, že jsme přikázali tento návrh k projednání ústavněprávnímu výboru, a končím prvé čtení tohoto vládního návrhu. Pardon, omlouvám se. Paní ministryně navrhla zkrácení lhůty. Zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 165, přihlášeno je 134 poslankyň a poslanců, pro 85, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru a zkrátili lhůtu o 30 dnů.